D3 kolegy Fichtnera rozšiřuje výjimku vládní novely tak, že výměna vedení technické infrastruktury v památkové zóně či rezervaci nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby a územní souhlas. Stanovisko nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. F1 a F2 kolegy Foldyny ruší možnost být účastníkem územního a stavebního řízení dle jiného právního předpisu. Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Jedná se o osoby dotčené ochranným pásmem. Stanovisko výboru doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Další návrh tedy.

U záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení doručuje vždy veřejnou vyhláškou. Stanovisko doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Další krok?

Pozměňující návrh má za cíl definovat pojem liniových staveb tak, jak je definuje nový občanský zákoník. Tyto nejsou součástí pozemků, na nichž stojí. Nedoporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 70, z přítomných 169 pro 3, proti 133. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat.

Explicitně vyloučí možnost vyloučit územně plánovací dokumentaci umístění staveb pro zemědělství. Bez stanoviska. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.